Dále jsem ale byla informována, že vlastně poslední jednání proběhlo v prosinci 2013 mezi představiteli Ministerstva práce a zástupci města a že zatím se nedošlo k žádnému závěru, nicméně mám zde také informaci, že Česká správa sociálního zabezpečení pokračuje v přípravě realizace stavby. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní ministryně. Poprosím paní poslankyni o doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně. Děkuji, paní ministryně. Vidím, že ty pohledy jsou skutečně obojí, takže máte ty informace, jak je možnost oddělit tu část, tak je možnost té výstavby. Budu velice ráda, když se dojde k dohodě, která bude skutečně pro celou společnost ekonomicky výhodná a vhodná také pro občany města Jeseníku. Jsem ráda, že se tato věc otevřela. Děkuji paní poslankyni. Paní ministryně, jestli ještě něco k tomu... Myslím, že není potřeba. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Doufám, že jste kvůli tomu neporušila dopravní předpisy. Rád bych vznesl dotaz na vznik samostatného Krajského soudu pro Liberecký kraj namísto současné pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem a vyřešil tak současnou roztříštěnost území Libereckého kraje, kdy část území spadá do obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem a část do obvodu Krajského soudu v Hradci Králové. Jsem si samozřejmě vědom, že ne všechny kraje jsou na vznik těchto institucí justičního systému po všech stránkách dostatečně připraveny, ať už jde o personální obsazení, nebo vybudované potřebné zázemí. Můžu však ubezpečit, že liberecká pobočka Krajského soudu v Ústí nad Labem je na převzetí role plnohodnotného krajského soudu připravena dokonale.

Zřízení plnohodnotného Krajského soudu v Liberci je tak víceméně záležitostí administrativní, která nebude zatěžovat veřejné rozpočty, potažmo ani státní rozpočet České republiky žádnými novými výdaji, a přesto může poněkud usnadnit život občanů v Libereckém kraji a domnívám se, že i ústeckému soudu. Vážená paní ministryně, ptám se vás tedy, zda tuto situaci vyhodnotíte a přijmete k tomu stanovisko, které podpoří vznik samostatného Krajského soudu v Liberci. Děkuji za odpověď. Děkuji panu poslanci a poprosím paní ministryni o její stanovisko k této interpelaci. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, děkuji i za vaši péči o dopravní předpisy.